Kolega Kubík už je. Omlouvám se.

Dobrý den.

Nebylo to korektní. Mohli jsme probrat písemnou interpelaci, která je stará několik týdnů.

Jak to souvisí? Je paní ministryně přítomná? Je přítomný pan poslanec, který podal interpelaci?

Možná to stihneme. No, pane předsedo, to je sice pravda. Já o vašem návrhu dám hlasovat.

Pokud to Sněmovna odhlasuje, protože už jedno hlasování proběhlo.

Takže to je skutečně zvláštní kombinace a zvláštní přístup k písemným interpelacím.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji, ano.

Nyní tedy omluvy.

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já jsem chtěl vystoupit ještě před tím hlasováním, byť chápu, že to procedurálně nebylo možné. Nicméně musím podpořit v této věci Zbyňka Stanjuru, protože včera byla nějaká dohoda, že písemné interpelace jsou jenom dvě, že začneme v 10 hodin. My přijdeme do Sněmovny, díváme se po sobě, protože místo interpelací je normální schůze, přestože víme, že doba od 9 do 11 hodin je zákonem dána právě pro písemné interpelace. Takže jsem rád, že s tím Zbyněk Stanjura vystoupil. Jenom bych chtěl upozornit na to, že bych si přál, abychom dodržovali dohody, abyste ráno nepřišli do práce a nezjistili, že je jiný pořad, než jste se dohodli včera. Takže za to vám děkuji.